Přitom tento bod dnes máte řešit odděleně a dočasně odložit. Proto vás prosím v návaznosti na to, co dnes budete projednávat, abyste se zamysleli, zda těm podnikatelům nepomůže i těch jedenáct bodů. Nejsou to žádné daňové úlevy, nejsou to žádné možnosti, kdy by mohly na základě toho vznikat daňové úniky, je to pouze právní jistota podnikatelů v již tak těžkém podnikatelském prostředí, které vzniklo sice nezaviněním nikoho, ale kvůli této pandemii, které jsme všichni svědky. Nemá.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení: